Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Eviduji, prosím, správně návrh na vrácení do druhého čtení? Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážení páni ministři, dámy a pánové, já už nebudu mluvit vlastně k meritu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, ale jenom k tomu procesu. Já jsem si tu přestávku bral zcela záměrně, protože si myslím, že jsme v zoufalé pasti v tuto chvíli. Senát nám vzkázal, že k ústavnímu zákonu, kterým se novelizuje Ústava, chce prováděcí zákon. Současně ovšem v okamžiku, kdy my teď odešleme prováděcí zákon, který je v tuto chvíli zjevně protiústavní, to myslím, že všichni víme, že pokud by začal platit jenom tento návrh zákona bez novely Ústavy, tak je zjevně protiústavní, protože ustanovuje kontroly nad samosprávami bez toho, aniž by tam bylo zmocnění Ústavy. A v tu chvíli Senát má 30 dní na to, aby tento návrh zákona projednal, a pokud ho neprojedná, znamená to, že tento návrh zákona vstupuje v platnost bez ohledu na to, co se stane s ústavní změnou. Já rozumím senátorům, že chtěli vědět, co vzejde z Poslanecké sněmovny, ale myslím si, že jediné ústavně korektní řešení, které my můžeme zvolit v tuto chvíli, je ukončit hlasování ve třetím čtení o pozměňovacích návrzích, aby senátoři tedy věděli, v jaké podobě ten návrh zákona byl v Poslanecké sněmovně schválen, včetně všech pozměňovacích návrhů, a před závěrečným hlasováním o zákonu přerušit jeho projednávání do okamžiku, do projednání novely Ústavy, která rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, v Senátu. V tu chvíli senátoři vědí, co vzejde ze Sněmovny, protože vědí, jak skončilo naše hlasování, mohou si odhadnout, že ten návrh zákona posléze jako celek schválíme, ale vědí, jaká jsou tam ta jednotlivá znění, a nedostaneme se do té pasti, které se velmi obávám, že Senát, ať už najde, nebo nenajde většinu na schválení novely Ústavy, anebo to prostě jenom neprojedná, a my tady budeme za úplné blázny, že do právního řádu bude směřovat zákon, který bude zjevně v rozporu s Ústavou, protože Senát má 30 dní na projednání tisku, ale na Ústavu těch 30 nemá.

Děkuji za pozornost. Prosím, já si znovu ujasním: před závěrečným hlasováním procedurální návrh. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Václav Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji panu poslanci Klučkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestli nikdo takový není, rozpravu končím. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já se jenom velmi stručně vyjádřím k stručné rozpravě. Pan poslanec Vilímec tady v zásadě opakoval argumentaci, která tady zazněla v předchozích čteních.

Ona to nebyla analýza duplicit, ale byl to přehled kontrolních mechanismů ve veřejné správě, tak jak znělo usnesení i název materiálu, čili byl to přehled toho, jaké kontrolní mechanismy se uplatňují. Co se týče duplicit ve vládním prohlášení, tak toho já jsem si velmi dobře vědom, neb jsem autorem této formulace v koaliční smlouvě, která je součástí vládního prohlášení. Nicméně tady bych chtěl zdůraznit, že samozřejmě řešení duplicit v kontrolních systémech není účelem tohoto návrhu zákona, že musí být ta debata k tomu vedena u návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí, což je návrh, který připravuje Ministerstvo financí, a to potom doopravdy to bude to správné místo, kde takto vážnou a legitimní debatu je možno vést.

NKÚ, jak už jsem tady také opakovaně v debatě říkal, nevykonává nějaké nahodilé ad hoc kontroly, ale postupuje podle plánu kontrolní činnosti, který si dopředu na každý rok sestavuje, tzn. těžko bude někoho překvapovat, že by se mu najednou kontroloři objevili z ničeho nic na radnici. Ale zároveň komunální politici říkají, že to je vlastně klacek, který v tuto chvíli na vládu mají. Vlastně blokování projednávání rozšíření pravomoci NKÚ, což mi nepřijde jako úplně korektní postup, protože si myslím, že můžeme tady vyřešit rozšíření pravomocí NKÚ, ani se přitom není třeba obávat nějaké rozsáhlé kontrolní činnosti, že by doopravdy nesmyslně někam NKÚ lítal. On se totiž ani příliš zásadně nezvýší počet celkově prováděných kontrol, tzn. každý rok to budou jednotky, maximálně jednotky desítek kontrol ve vztahu k územní samosprávě.

Takže jenom abych to shrnul. Duplicity se jistě odstraňovat mají, sám jsem i při vyjednávání koaliční smlouvy za toto bojoval, ale bohužel to není ten správný okamžik při projednávání tohoto zákona, kdy by se tento boj měl svádět.